Chtěl bych vás informovat, že já hlasuji s kartou číslo 3. Chtěl bych vám sdělit, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádaly tyto poslankyně a poslanci: paní poslankyně Balaštíková do 16. hodiny pracovní důvody, pan poslanec Birke bez udání důvodu, paní poslankyně Bohdalová osobní důvody, paní poslankyně Dobešová zahraniční cesta, pan poslanec Farský do 17. hodiny osobní důvody, paní poslankyně Havlová zdravotní důvody, paní poslankyně Hubáčková pracovní důvody, pan poslanec Chalupa do půl šesté pracovní důvody, pan poslanec Jakubčík pracovní důvody, pan poslanec Janulík pracovní důvody, pan poslanec Kádner pracovní důvody, pan poslanec Kořenek zdravotní důvody, paní poslankyně Kovářová osobní důvody, pan poslanec Kučera zdravotní důvody, pan poslanec Novotný zdravotní důvody, pan poslanec Nykl zdravotní důvody, pan poslanec Pavera do půl páté pracovní důvody, paní poslankyně Putnová zdravotní důvody, pan poslanec Sedláček rodinné důvody, pan poslanec Sedlář pracovní důvody, pan poslanec Šarapatka pracovní důvody a paní poslankyně Zelienková zahraniční cesta. Z členů vlády se omlouvají: pan ministr Babiš zahraniční cesta, pan ministr Chovanec pracovní důvody, pan ministr Jurečka rodinné důvody a pan ministr Ťok pracovní důvody. Tolik tedy omluvy a nyní mi dovolte, abych vás seznámil se závěry z dnešní porady s místopředsedy Poslanecké sněmovny a zástupci poslaneckých klubů.

V pátek bychom pokračovali body z bloku třetího čtení s tím, že v 11 hodin bychom zařadili bod 67, u kterého je avizována přítomnost prezidenta republiky.

Tolik tedy návrh z grémia. Nyní mám zde několik přihlášek pořadu schůze. První vystoupí pan předseda Kalousek.

Děkuji za slovo pane předsedo. Dobrý den vážené dámy, vážení pánové.

Ten dopis je do té míry krátký, že bych si dovolil ho přečíst. Já počkám, až dokřičí pan poslanec Blažek, který vždycky křičí, když já mluvím. Kolegyně, kolegové, prosím o klid a nechme pana předsedu Kalouska dokončit.

Ruské státní orgány se vysmívají lidským právům, mezinárodnímu právu i ústavě vlastní země. Zároveň pohrdají mezinárodním společenstvím i minskými dohodami.

Tolik text toho dopisu, který je adresován všem evropským lídrům. Při určité míře sebevědomí, které se domnívám, že České republice přísluší, jsem přesvědčen, že nejsme potenciální signatáři, ale že jsme jedním z adresátů, protože ten dopis byl adresován všem evropským lídrům, a jako jeden z evropských lídrů by se k tomu, podle mého názoru, měla Poslanecká sněmovna při nejbližší příležitosti, což je právě teď, vyjádřit. Proto vás velmi prosím a pokládám za fér, abych vám dopředu řekl, jaké usnesení budu navrhovat, abychom připustili otevření tohoto bodu. Domnívám se, že diskuze nemusí být dlouhá vzhledem k tomu, že ta záležitost je nám všem známá a všichni můžeme bez dlouhých rozprav hlasovat podle svého vědomí a svědomí. Chci jenom dopředu avizovat na návrh usnesení, které bych v rozpravě přednesl.

Za druhé žádá své partnery ve všech zemích Evropské unie, aby v této věci spolu s Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky apelovali na odpovědné instituce Ruské federace. Za třetí pověřuje předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Jana Hamáčka, aby toto usnesení neprodleně předal velvyslanci Ruské federace v České republice.